Děkuji.

Prosím máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jenom krátce. Přihlásila jsem se k faktické, protože nebudu opakovat to, co už tady říkala moje předřečnice. My budeme hlasovat také pro zamítnutí, protože tak, jak je ten návrh postaven, je opravdu nešťastně koncipován. Já sama jsem navštívila ústavní zařízení a to, že místo ústavních zařízení budeme provozovat nějaká centra komplexní péče je to přesně tak, jak to říkala kolegyně Aulická: nemáme děti jenom se zdravotními diagnózami, ale děti týrané, zneužívané a tak dále. Kolikrát ty děti v rodinách jsou a nejsou umístitelné do adopce, protože rodina je nechce dát k adopci, ale jsou tam prostě z jiných důvodů. Děkuji. Děkuji.

Vím, jaká péče se jim tam poskytuje. To, že v současné době tady existují kojenecké ústavy, které mají v péči děti, které by tam být nemusely, o tom také asi nepochybujeme. Teď je otázka, kolik jich je.

Čili z tohoto hlediska vítám ten návrh.

A jsem přesvědčena, že transformaci potřebujeme.

Čili ne s těžkým srdcem, ale téměř by se mi chtělo říci ráda podpořím tento návrh do druhého čtení, a samozřejmě zřejmě ještě dozná některých změn. Naopak, podpoříme emocionální vývoj těch dětí, které třeba jsou na tom zdravotně hůře, ale potřebují péči jinou, mimo ústavní zařízení. Faktické poznámky. Nehlásíte se s faktickou poznámkou, dobře. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Jenom několik faktických poznámek mým předřečníkům. To absolutně tady to odmítám.

Ze sociálních důvodů nepatří dítě do ústavní péče.

Prosím máte slovo.